Ta jedna se týká zavedení povinnosti zaměstnavatele předkládat přehled o pojistném výlučně elektronicky, což zejména umožní České správě sociálního zabezpečení mít údaje od zaměstnavatele k dispozici v co nejkratším čase. Zpracování přehledů o výši pojistného zaslaných v papírové podobě je administrativně náročné, na tom se asi shodneme, a dosavadní praxe ukazuje, že elektronický způsob podávání dokumentů od zaměstnavatelů vůči České správě sociálního zabezpečení během posledních několika let prakticky samovolně a na bázi dobrovolnosti v naprosté většině již nahradil klasickou papírovou formu. V souvislosti s eNeschopenkou, kterou jsme v rekordním čase zavedli k 1. lednu tohoto roku a myslím, že se velmi v té koronakrizi osvědčila je již pro všechny zaměstnavatele stanovena povinnost předkládat podklady pro výpočet nemocenského výlučně elektronicky, takže nyní zaváděná elektronická forma přehledů by neměla působit zaměstnavatelům žádné problémy. Dále se navrhuje zrušení možnosti úhrady pojistného v hotovosti na okresní správě sociálního zabezpečení. Zabezpečování plateb v hotovosti na okresní správě je náročné na lidské zdroje a bezpečnostní opatření, a tím značně nákladné, neefektivní a navíc v podobě epidemie vysoce rizikovou aktivitou z pohledu možného přenosu nákazy onemocnění COVID19.

Co se týká dopadů návrhu zákona na státní rozpočet, očekává se, že navrhované opatření nebude mít žádný vliv na příjmy z pojistného, neboť samotné pojistné bude zaplaceno později než ve stanoveném termínu, ale stále v roce 2020.

Nicméně s ohledem na specifickou situaci není možné dopředu odhadovat případné chování zaměstnavatelů při schopnosti plnění povinnosti placení pojistného bez navrhovaného opatření a také při jeho realizaci. To považujeme za důležité zmínit. Účinnost zákona se navrhuje z důvodu časové naléhavosti dnem vyhlášení u těch ustanovení, která se týkají odložení splatnosti, a u ostatních ustanovení se předpokládá účinnost 1. června 2020.

Jako další důvod k neumístění dítěte v zařízení předškolním nebo školním, a tím pádem z toho plynoucí nárok na ošetřovné, stanovujeme provozní důvody na straně školy nebo jiného zařízení, například z důvodu kapacity.

Pak tu máme ještě vyjmenované jiné vážné důvody na straně rodiče, například nemožnost skloubit omezenou školní docházku, například tři hodiny denně, se zaměstnáním, kde standardní pracovní doba je osm hodin denně.

Asi nemusím zmiňovat, že tento koaliční pozměňovací návrh Ministerstvo práce a sociálních věcí také podporuje. Osobně jej velmi podporuji a budu velmi ráda, když bude přijat.

A pevně doufám, že v příštích dnech vláda tento návrh zákona, protože by se opět jednalo o změnu zákona, schválí a vyšle do této ctěné Sněmovny.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 Děkuji.

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi zkráceně několik poznámek v rámci zpravodajské zprávy.

První část se týkala odložení plateb se sníženým penále, navrhovala umožnit zaměstnavatelům odložení plateb pojistného, přičemž zaměstnavatel zaplatí za pozdní úhradu jen 20 % penále, což odpovídá navýšení přibližně 4 % p. a.

Základní podmínkou je meziroční pokles tržeb ve stanoveném rozsahu, bezdlužnost zaměstnavatele v oblasti pojistného na sociální zabezpečení. V této důvodové zprávě pak bylo samozřejmě mnoho řádek o tom, jak se české firmy v rámci krize dostávají do obrovských ekonomických problémů a že je třeba, a vláda je připravena, těmto firmám pomoci.

To znamená v praxi, že ze zákona vypadla ta hlavní avizovaná pomoc, což je snížení sociálních odvodů, a zůstala pouze část o odložení plateb a snížení penále. Chtěl bych říci v rámci zpravodajské zprávy, že proti této verzi se ohradila Hospodářská komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Asociace malých a středních podniků a také Komora daňových poradců. Dnes projednal aktuální vládní verzi výbor pro sociální politiku.